Dobré odpoledne, nebo poledne, abych byl přesnější. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Jsme rádi, že mají zájem o práci Poslanecké sněmovny, a dnes ji uvidí v akci. Rád bych vás seznámil s tím, že volební komise obdržela ve stanovené lhůtě 3. února od poslaneckých klubů návrhy na změny v orgánech Poslanecké sněmovny a přijala k nim na své 6. schůzi dne 4. února své usnesení číslo 35. Jednalo se o nominace do orgánů Sněmovny za poslance, kteří byli jmenováni členy vlády. Toto usnesení máte všichni rozdáno na svých lavicích. Pro jistotu ho před rozpravou ještě v rychlosti přečtu. Dne 6. února proběhla volba místopředsedy Poslanecké sněmovny, který nahradil místopředsedu Pavla Bělobrádka, který také odešel do vlády, a téhož dne místopředseda volební komise poslanec Jan Klán vyhlásil na mikrofon ve Sněmovně další lhůtu na návrhy změn ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Volební komise na své 7. schůzi dne 11. února přijala usnesení k této jediné změně v orgánech Poslanecké sněmovny, byla to rezignace pana poslance Jana Bartoška na členství ve výboru pro sociální politiku, a poslanecký klub KDUČSL ve vyhlášené lhůtě doručil nominaci pana poslance Víta Kaňkovského. Je to usnesení číslo 38, které volební komise k této jediné změně přijala a není rozdáno na vašich lavicích, samozřejmě vám ho za malou chvíli přečtu.

Jednací řád Poslanecké sněmovny však nestanoví způsob hlasování, a protože volba výborů, komisí a delegací probíhala vždy veřejným hlasováním, volební komise vám navrhuje i tuto volbu provést formou veřejnou, tedy formou pomocí hlasovacího zařízení. Pane poslanče, já se moc omlouvám. Prosím všechny naše kolegy a kolegyně, aby se ztišili, abyste je nemusel takhle překřikovat. Já děkuji a budu pokračovat. Doporučím, aby po rozpravě k navrženým kandidátům Sněmovna nejprve jedním hlasováním konstatovala rezignaci poslanců a poté aby Sněmovna provedla volbu nových členů výborů a komisí Poslanecké sněmovny tak, jak je navrhly poslanecké kluby. I zde komise navrhuje veřejnou volbu pomocí hlasovacího zařízení en bloc. V rychlosti vás, vážené kolegyně a kolegové, seznámím s oním usnesením volební komise č. 35 ze 6. schůze dne 4. února. Co se týká rezignací, tak volební komise souhlasí s rezignací poslance Petra Kořenka v ústavněprávním výboru a nominace jsou následující: Ludvík Hovorka do mandátového a imunitního výboru, Josef Vozdecký a Josef Uhlík do rozpočtového výboru, Radek Vondráček do výboru organizačního, Tomáš Jan Podivínský do volebního výboru, Josef Kott do výboru pro evropské záležitosti, Martin Kolovratník do výboru hospodářského, Miloš Babiš, Marie Benešová a Vlastimil Vozka do ústavněprávního výboru, Bohuslav Chalupa do výboru pro bezpečnost, Tomáš Jan Podivínský do výboru pro životní prostředí, Rostislav Vyzula do zahraničního výboru, Petr Kudela do zemědělského výboru, Pavel Čihák do volební komise, Ivan Gabal a Bohuslav Chalupa do stálé komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a konečně Ondřej Benešík a Ivana Benešová nominace do stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění OBSE. To bylo usnesení číslo 35. A v rychlosti usnesení číslo 38.

Nyní vás, paní předsedající, prosím, abyste otevřela rozpravu. Děkuji předsedovi volební komise a otevírám tímto rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy nemám nikoho přihlášeného, končím tedy rozpravu a znovu předávám slovo předsedovi volební komise a poprosím ho, aby nás provedl hlasováním. Já jsem si byl pro svou hlasovací kartu. Nyní tedy prosím, paní předsedající, abyste nechala hlasovat o rezignaci poslanců, resp. poslance v orgánech Sněmovny, je to ono usnesení číslo 38 a také 35. Zahajuji tedy hlasování a táži se, kdo je pro.

Děkuji.

Děkuji. Nyní bychom měli jedním hlasováním zvolit poslance do výborů a komisí Poslanecké sněmovny na základě nových návrhů a nominací, opět opakuji, v usneseních číslo 35 a 38 z volební komise.

Hlasování končím s tímto výsledkem: v hlasování číslo 126 přihlášeno 160 poslanců, pro 138. Návrh byl přijat.